Pan poslanec Soukup si přeje bod č. 32, což je první čtení zákona o regulaci reklamy, zařaditi na zítra, to znamená 18. po bodu 43 odpoledne, to znamená za pevně zařazené body. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku, kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech návrzích, které byly předneseny. Nikdo nemá námitek, ano. Pan předseda klubu TOP 09, prosím. Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové. Sněmovna těsnou většinou odmítla se zabývat podle našeho názoru už velmi závažnou a alarmující situací na Ministerstvu spravedlnosti. Návrh opozičních poslanců, aby se tím Sněmovna zabývala, byl kromě jiného také návrhem, abychom částečně převzali všichni určitou odpovědnost za to, zda funguje, či nefunguje tak klíčový resort pro Českou republiku. Tím, že jste se tím odmítli zabývat, převzali jste odpovědnost výlučně na sebe přes naši ochotu vést o tom s vámi rozpravu. Já bych jenom pro ujasnění pojmů chtěl říci, že není pravda to, co říká pan předseda vlády, že primární odpovědnost za paní ministryni spravedlnosti nese hnutí ANO. Primární politickou odpovědnost za ministry své vlády nese předseda vlády a v tomto případě i předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka a s ním celá sociální demokracie.

Řekli my, KDUČSL, přebíráme odpovědnost za to, co se děje na Ministerstvu spravedlnosti. Až situace na Ministerstvu spravedlnosti vyeskaluje v obrovský problém a pravděpodobně velký skandál a jako starý politický praktik si neumím představit jiný konec, tak bych chtěl dopředu slyšet, že tak bych chtěl dopředu říct, že výroky ze strany sociální demokracie i KDUČSL, že oni žádnou odpovědnost nenesou, že to je odpovědnost hnutí ANO, budou nepravdivé a pokrytecké.

Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedo.

Dneska, pokud si dobře vzpomínám na to hlasování, nám chybělo 5 hlasů k tomu, abychom tento bod zařadili. Takže milé kolegyně, milí kolegové, my to zítra ráno navrhneme znova a věřím, že se poslanci aspoň někteří vládní poslanci přidají, protože budeme mít možnost o této situaci debatovat. Pokud si někdo myslí, že dělá chyby, bude mít šanci v rozpravě vystoupit, na chyby upozornit, případně vznášet dotazy.

Věřím, že zítra se k té debatě konečně dostaneme. Pokud ne, tak to budeme zkoušet každý den.

Myslím si, že je dobré tu debatu vést skutečně tady veřejně bez postranních a zákulisních dohod. Prosím, máte slovo.

Abyste mohli do zítřka přemýšlet nad tím, proč je skutečně důležité, aby se tato Sněmovna zabývala situací na Ministerstvu spravedlnosti, tak bych vám stručně připomenul některé věci, které se paní ministryně týkají, a některé spory, do kterých se za krátkou dobu co je v úřadu, dostala. Připomeňme si z března tohoto roku nevhodné výroky, které se týkaly protektorátu. Připomeňme si spor s paní náměstkyní Marvanovou, který řešil předseda jejich strany. Připomeňme si rozpory a koncepci vrchních státních zastupitelství s Lenkou Bradáčovou. A připomeňme si nakonec i ten nejnovější spor s jejím náměstkem Šternem o tendr na náramky. Není to dost věcí za tak krátkou dobu, abychom byli zneklidněni a aby Poslanecká sněmovna měla právo vyslechnout si paní ministryni, zeptat se jí na tyto věci a nakonec se rozhodnout o tom, jestli se domníváme, že situace na Ministerstvu spravedlnosti je normální nebo že si vyžaduje nějaké řešení? Tak já vás prosím, abyste nad tím do zítřka přemýšleli, a doufám, že se aspoň někteří z vás přidají k nám a budou hlasovat pro tuto diskusi a pro zařazení tohoto bodu. Děkuji. Hlásí se pan poslanec Chalupa. Dobré odpoledne dámy a pánové. Já bych chtěl zpochybnit to hlasování, které bylo o té patnáctce, protože jsem hlasoval proti a podle záznamu na internetu jsem hlasoval pro.

Takže si myslím, nic proti, ale pak prosím o toleranci, když opozice přijde tři, čtyři, pět minut po hlasování, že zpochybní, aby se stejně tak vyhovělo té námitce a pak nechalo hlasování opakovat.

Je zde žádost o odhlášení.